Druhé riziko, které tam existuje, je riziko, že je rozmetán materiál po okolí a lesní zvěř pravděpodobně iniciuje výbuchy, které opět mohou spustit výbuch některého z dalších objektů. To riziko je velmi malé, pyrotechnici jsou na místě, pohybují se tam ve speciálním tanku a speciálních oblecích. Ideálním stavem, který očekáváme v této oblasti, je odvoz veškerého materiálu.

V současné době na směnu se pohybuje v této oblasti 40 policistů plus pyrotechnici. Celkové nasazení ze zlínského policejního ředitelství je zhruba sto mužů, co se policistů týče, plus pyrotechnická služba. Zadali jsme právní posouzení a pravděpodobně dnes budeme vyzývat některé firmy, které mají v tomto státním majetku uskladněné své zásoby, aby je začaly odvážet. Začne se s budovami, které jsou dál od místa výbuchu, a bude se postupovat tak, aby došlo do budoucna k vyklizení celého areálu. Pokud by tyto firmy nejevily součinnost se státem, pokud by neměly dobrou vůli v řádu dní začít své zásoby odvážet, musí se o to postarat stát. Armáda je v nějakém rozsahu připravena pomoci. Okamžitě po jednání vlády předpokládám, že bude veřejnost informována.

I ministr musí. Prostřednictvím pana předsedajícího vám sděluji, že včera jsme se dohodli s občany po dlouhé diskusi, kdy jsme se snažili vypořádat všechny jejich dotazy, tak jsme se dohodli na tom, že krajské ředitelství policie na svých webových stránkách bude každý den aktualizovat stav, který tam je, a jsme připraveni na věcnou diskusi s občany, aby neměli obavy. Byl tam za vás i pan předseda Kádner, pokud se nemýlím, byl tam i pan kolega Váňa, aby tam bylo zastoupení Poslanecké sněmovny na tomto našem výjezdu, a jsme připraveni toto vážné téma nepodcenit. Děkuji, pane ministře. Pouze přednostní práva. To znamená pan předseda Okamura. Vidím pana ministra obrany.

Děkuji za to, že to bylo věcné, dobře. Čekáme tedy po zasedání vlády v pondělí, že občané dostanou informace, co tedy odteď s tím stavem. Nicméně nebyla zodpovězena stejně důležitá druhá část naší skupiny otázek. Proto bych je znovu krátce zopakoval. Jaké jsou příčiny toho stavu. My jsme se tady dozvěděli, co tedy, jaký je stav teď a co odteď. Ale stejně tak je velice důležité, jaké jsou příčiny. Proto jenom krátce. Znovu bych zopakoval snad jenom tři otázky nebo čtyři, abych nezdržoval. Jak je možné, že státní instituce vůbec nevěděly, jaké množství munice je na místě skladováno, a tyto údaje si od soukromých firem teprve poptávaly?

Přičemž jsou tam dokonce i rakety středního doletu.

Skutečně v bezprostřední blízkosti obydlí občanů České republiky.

Jaké jsou tedy bezpečnostní standardy a jaké je vlastně bezpečnostní zabezpečení skladování munice v České republice v těchto skladech, když, jak víme, stát dokonce ani nemá seznam, kde a jaká munice je skladována, protože ho teprve poptává od soukromých firem? A je to zároveň v blízkosti obydlí občanů.

Pane předsedo, já se opět omlouvám, že vám vstupuji do řeči, ale znovu je zde nadměrný hluk. Poprosím všechny, kteří diskutují, včetně pana předsedy výboru pro bezpečnost, aby diskutovat přestali.

Znovu jenom zopakuji, to jsou ty otázky. A bylo povinností při provozování takového skladu mít vůbec hasičskou jednotku?

Ale oni by rádi věděli, jaké jim hrozilo.

Anebo se to dozvíme skutečně až v okamžiku, že tam něco bouchne a že nejsou pravidla?

Pan ministr Chovanec včera uvedl, že byla chyba, a znovu opakuji otázku, že byl zprivatizován bezpečnostní prostor. My se chceme opravdu zeptat: Učiní vláda v tomto nějaká opatření?

A znovu bych zdůraznil ještě poslední dotaz, že občané stále nevědí, jaká byla vlastně příčina evakuace obcí Vlachovice a Vrbětice. Proto bych poprosil skutečně znovu, opakovaně, podejme tady tu informaci i o tom dosavadním stavu. O tom stavu odteď, co se bude dělat, jsme částečně teď informaci slyšeli. A i informace odteď byla neúplná. Děkuji a znovu říkám, žádné politikum z toho nechceme dělat, jenom chceme ucelenou informaci pro naše spoluobčany ve Zlínském kraji, to je vše. Potom můžeme jít samozřejmě hned dál. V případě, že ty otázky nebudou zodpovězeny, prosím konkrétní den, konkrétní harmonogram, kdy tedy budou zodpovězeny, abychom občany uklidnili. Nyní se přihlásil pan ministr obrany, po něm pan ministr vnitra a poté pan předseda klubu Úsvit. Omlouvá se pan poslanec Kostřica z dnešního jednání z osobních důvodů a omlouvá se pan poslanec Novotný z dnešního jednání z pracovních důvodů.